Jedním ze základních předpokladů zefektivnění státní památkové péče je změna jejího organizačního uspořádání s tím, že podle stávajícího zákona je odborná část státní památkové péče, která je zajišťována Národním památkovým ústavem, oddělena od výkonné moci orgánů státní památkové péče. Tato takzvaná dvojkolejnost způsobuje nepřehlednost státní správy, nedodržování důležitých zásad činnosti správních orgánů, a to zásady předvídatelnosti, respektive legitimního očekávání.

V tuto chvíli bych tedy ještě představil pozměňovací návrhy, které připravila kolegyně Balcarová, která se tady bohužel dnes nemůže zúčastnit.

Jedná se o návrat příslušnosti k vydání a vymezení zastavěného území, územních opatření a stavební uzávěry. Cílem tohoto návrhu je zachovat v rukách krajských rad a obecních rad a zastupitelstev rozhodování o vymezení zastavěného území, pokud obec nemá územní plány. Dále se toto týká rozhodnutí o stavební uzávěře a taktéž opatření o sanaci.

Konkrétně jde o zkracování lhůt pro podání žaloby, rozšiřování důvodů, kdy je žaloba nepřípustná, nebo nesystémový zásah do úprav institutu osob zúčastněných na řízení. Při projednávání návrhu územněplánovací dokumentace může kdokoli podat k návrhu připomínky, oprávnění investoři, dotčené obce a majitelé pozemků a zástupci veřejnosti mohou případně podávat námitky. Cílem návrhu je zachovat současnou úpravu, která přiznává těm, kdo mají v území oprávněné zájmy, silnější procesní práva a zastupitelům zaručuje možnost pečlivěji posoudit připomínky například práv majitelů nemovitostí. Připomínky nemají být na jedné hromadě, ale má být víc vidět na ty, které podávají lidé měřitelně dotčení navrhovanými změnami v územním plánu.

Toto doplnění je potřebné zejména proto, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla možná prostorová a funkční koordinace s umisťováním dopravní infrastruktury a technické infrastruktury tak, aby se zelenou infrastrukturou tvořily fungující celek. Děkuji.

Děkuji. Pokusím se být opravdu co nejvíce stručná, ale několik reakcí bych přece jenom ráda. Co se týká digitalizace, určitě je to krok správným směrem.

Ale tím, že se to nevyřešilo všechno, že skutečně nedošlo i k těm procesním a institucionálním změnám, tak se vlastně vyrobilo razítko navíc, což tady kritizuje pan poslanec Kupka zcela oprávněně. Další tady je pozice partnerů. Znova bych chtěla jenom zopakovat, že skutečně ani Svaz měst a obcí není jednotný. Statutární města se spíše přiklonila na stranu hospodářského výboru. Na druhou stranu zase musím říci, že právě Svaz měst a obcí i spolu s velkými městy vyvolaly to jednání o územním plánování v samostatné působnosti a beru to jako za velmi dobrý, vyvážený moment, že pokud se budeme bavit o územním plánování v samostatné působnosti, tak je to potom vyváženo tou čistou státní stavební správnou. Možná ještě jenom jednu poznámku k dotčeným orgánům. Debatovalo se tady, když se objeví konflikt na úrovni dotčených orgánů, je potřeba jenom říci, že hospodářský výbor má integrovány dotčené orgány do stavebního úřadu, kdežto v tom druhém návrhu opozičních poslanců nejsou integrovány dotčené orgány. Takže když vznikne konflikt na úrovni dotčených orgánů, je vyvoláno koordinační jednání.

Takže naopak my se snažíme ty týmy nerozdělovat, ale sjednocovat.

Nově po dohodě s obcemi bude obec účastníkem řízení vždy. A ještě tady mám poznámku, co se týká přechodných ustanovení. Ano, tady dávám za pravdu. My jsme právě i vyhověli Svazu měst a obcí, který upozorňoval na to, že je nutno tam dát přechodná ustanovení tak, aby nový stavební zákon se do reality dostával postupně. Takže tady jsme vyhověli, abychom skutečně zamezili tomu, že by se jakékoli stavební řízení zastavilo. Jak už jsem řekla, obec bude účastníkem řízení vždy.